Pak spustíme pilotní projekty, jak docílit toho, aby to bylo zajímavé pro finanční instituce. Za druhé, a neberme to jako frázi, cítí nějakou společenskou odpovědnost.

Takže nejsme v bodě nula.

A ty modely jsou různé.

A teď se pobavme o té spoluúčasti. Ministr financí vezme, škrtne. Já jsem správce státní pokladny, ne vládce státní pokladny. To je velký rozdíl. Ale jsem realista, tak to samozřejmě není.

A to určitě není činnost, která by byla nějakým způsobem populární. Ale někdo to dělat musí. Já to dělám dobrovolně a dělám to rád. A teď k té spoluúčasti. Ta čísla, která jste uváděla, jsou v podstatě správně. Tak si řekněme, jak je to dneska.

Ve stejném okamžiku příjemci mají na účtech 400 miliard. Kdyby to bylo naopak, obce a kraje si musely půjčovat a stát byl v přebytku, tak to logiku má. My si na tu spoluúčast musíme půjčit. A já myslím, že ten návrh, na kterém jsme se shodli ve vládní koalici, je rozumný a správný. Nebyli jsme to my, který určil, kolik který region dostane evropských peněz. 85, 70, 40. Ano, ten návrh je, abychom zvýšili podíl toho příjemce.

Zvýšení třeba na 20 %? Já to považuju za zdravé, aby ten uchazeč to zvážil. Ale jednoduchá otázka je, fakt si má stát půjčovat na to, aby zvýšil tuto spoluúčast státního rozpočtu, když na druhé straně ti příjemci jsou v lepší finanční kondici než stát?

Můžeme si říkat, já to můžu hned vytisknout, sněmovní tisky mají i čísla, ale není to předmětem. Nikdo jiný to nezaplatí. A ten názorový střet nebo spor je o tom, zda to zaplatí všichni klienti, nebo jenom ti, kteří budou migrovat.

Přiznávají se zločinci asi, ne? když něco spáchali. Tak rozšiřujeme tam životní situace, kdy je umožněno ze zákona bezplatné splacení.

A to platí. Ten názor mám stejný, i když jsem vyměnil opoziční lavici za vládní. Co se stalo? Kromě toho, že má jiné politické složení ta vláda. Jak to, že jednou za inflaci může pouze a výhradně ČNB v podání představitelů hnutí ANO, a podruhé za to může především a hlavně Fialova vláda? Já jsem konzistentní. Já říkám pořád, hlavní díl odpovědnosti je na České národní bance ze zákona. To není, že to je nějaká interpretace nebo názor. Ze zákona! Právě proto přicházíme s plánem snižovat deficit státního rozpočtu, abychom ten svůj díl odpovědnosti inflaci, abychom naplnili jako vláda. Ano, máte pravdu, výběr DPH za první pololetí je nižší, než jsme plánovali. Nemůžete současně očekávat snižující se inflaci a rostoucí spotřebu. To fakt nejde!

Myslím si, že pro ekonomiku je to lepší a je to i lepší pro státní rozpočet. Vy velmi rádi mluvíte o tom, jak inflace zvyšuje příjmy státního rozpočtu. To je pravda, já tomu říkám inflační příjmy, v tom se nepřeme. Ale inflace stejně tak zvyšuje výdaje státního rozpočtu.

V obou se projevuje inflace na příjmové a výdajové straně. Takže ano, jsou inflační příjmy, ale současně k tomu patří i inflační výdaje.

My aktivně vyhledáváme samosprávy, které jsou ochotny jít do těch pilotních projektů, já je teď nebudu jmenovat, ale máme je.